Ještě bych rád oznámil jednu věc. Na organizačním výboru jsme projednávali i průběh dnešního odpoledne a na základě dohody předsedů klubů je zde návrh, že po bodu 44, což je vliv na životní prostředí, bude schůze přerušena a budeme poté pokračovat přerušenou schůzí 46., u které předpokládáme, že bude následně ukončena, a budeme pokračovat ve schváleném programu schůze. Byla dohoda na úrovni předsedů klubů, že jestliže do půl třetí nikdo nevznese námitky, budeme postupovat tímto způsobem. Žádné námitky z pozice vedení Sněmovny jsme neobdrželi, takže to beru jako schválený průběh dnešního odpoledního jednání.